Já děkuji, pane zpravodaji, a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které eviduje zatím devět přihlášek. První v pořadí je pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové.

Nyní své vystoupení rozdělím do dvou oblastí, a to jednak na zákaz kouření a poté nějakým způsobem regulace dodávání alkoholu.

Když jsem se ptal na některé věci, tak mi na ně nedokázala odpovědět, a proto doufám, že mi pan ministr na tyto věci odpoví zde, protože to osazenstvo, které tam bylo, nebudilo moc valný dojem toho, že tomu úplně rozumí. Takže nejprve k tomu zákazu kouření. Já jsem si opět nechal vypracovat určitou analýzu zákazu kouření jednak v Rakousku a jednak na Slovensku. Víte, já bych šel takovou tou cestou částečné regulace, podobně jako to mají sousedé. Já bych se toho nebál.

Například Slovensko. Takže na Slovensku začal zákon upravující kouření platit v roce 2005. Místa, na kterých je zakázáno kouřit, jsou uvedena v § 7 daného zákona. V souvislosti s daným tématem je podstatný především odstavec 1 písm. h), podle kterého je zakázáno kouřit v zařízeních společného stravování mimo ta zařízení, která mají pro nekuřáky vyhrazených nejméně 50 % plochy, která je stavebně oddělena od části pro kuřáky tak, aby do prostoru vyhrazeného pro nekuřáky nepronikaly škodlivé látky z tabákových výrobků nebo jejich dýmů a dehtů nebo z výrobků, které jsou určeny ke kouření a neobsahují tabák, přičemž prostor pro nekuřáky musí být umístěn u vstupu do zařízení. Dle § 2 písm. i) daného zákona je zařízením společného stravování jakékoli zařízení, ve kterém se poskytují stravovací služby spojené s podáváním pokrmů a nápojů. Do této kategorie tak od nabytí účinnosti poslední novely zákona o ochraně nekuřáků v roce 2013 spadají jak restaurace, tak kavárny a bary. Takže to je Slovensko. Pokud se podíváme do Rakouska, tak Rakousko to opět upravuje trošku jinak.

Zde se nejedná o úplný zákaz kouření. Jsou rozlišeny dvě možnosti. Za prvé, provozovny do 50 metrů čtverečních mohou být kuřácké či nekuřácké. Musí být řádně označeny jako provozovna kuřácká nebo provozovna nekuřácká, takže tady dávají určitým způsobem na výběr provozovateli, jaká zařízení budou. Za druhé, provozovny s podlahovou plochou větší než 50 metrů čtverečních musí být nekuřácké, případně musí mít stavebně oddělené místnosti pro kuřáky a nekuřáky. Výjimku mohou dostat provozovny, jejichž stavební úprava není možná z bezpečnostních důvodů nebo ji neumožňuje památková péče. Nyní ještě k nákladům na stavební úpravy, které samozřejmě s tím také souvisely. Tak cílem Rakouska i Slovenska bylo zavedení absolutního zákazu jako v našich podmínkách, jak se tady o to pokouší Ministerstvo zdravotnictví. Jakékoli případné náklady na realizaci stavebních úprav, které i přesto vznikly, nesli v obou zemích provozovatelé zařízení. Takže pokud my určitým způsobem jdeme cestou úplného zákazu kouření všude, když to tak shrnu, tak samozřejmě za ty úpravy ponese odpovědnost majitel. Nějakým způsobem se to tady budeme určitě snažit změkčit jednotlivými pozměňovacími návrhy. Pokud vím, tak poslanec Adámek nebo poslanec Stupčuk podávají pozměňovací návrhy, které to určitým způsobem řeší a jsou podobné buď tomu slovenskému modelu, nebo tomu rakouskému modelu. Takže já se k těmto pozměňovacím návrhům určitým způsobem hlásím, protože jsem spíš pro cestu částečné regulace zákazu kouření. Já samozřejmě chápu ty různé výhrady, že to škodí zdraví, samozřejmě, s tím souhlasím, ale vidím problém na vesnicích, když chodím např. do hospod, tak neumím si představit provozovnu, která má méně než 50 metrů čtverečních, že by měla být ryze nekuřácká.

Já na tohle poukazuji, ale samozřejmě, já jsem také nekuřák a mně ten kouř také vadí, takže jsem samozřejmě pro nějakou regulaci kouření. Nyní se dostávám do oblasti... nějakým způsobem v tom zákoně je to hlava III Omezení dostupnosti alkoholických nápojů. A zde se vracím opět na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.